Děkuji za slovo. K panu Laudátovi, který jinak interpretuje pana Borise Lalovace.

To, co on řekl, ten morální přístup, který to mělo zavést v Chorvatsku, ten byl jasný. A to, že to má nějaké slabiny na úvod, to je samozřejmě normální. K panu Kalouskovi.

A v tom se, bohužel, asi neshodneme.

Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Opravdu to není pro všechny, když to zavádíte jenom pro někoho, je to jenom v sektoru, kde to zajímá Babiše. Proč si myslíte, že ve stavebnictví a v dopravě ti lidé jsou mnohem... nebo že restauratéři jsou mnohem větší podvodníci než ti ve stavebnictví a v dopravě?

Děkuji za dodržení času. Nyní pan poslanec Laudát s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Novotný, Koníček, Plzák a poté pan ministr Babiš. Všichni faktické poznámky. Já jsem tu jen ocitoval, jak slavné vystoupení pana chorvatského ministra skončilo neslavně.

A kdokoli je v Chorvatsku, tak ví, že když vidí cizince, tak dávají jiné účtenky, pokud je vůbec dávají. Vy jste slibovali voličům, jak zjednodušíte právo, jak všechno uděláte, a teď tu reagujete ad hoc na nějaké své osobní pocity a ty chcete rovnat zákonem.

No tak kde to jsme? Děláte tady z toho kocourkov ještě větší, než tady byl.

Kolegyně a kolegové, slibuji, že budu stručný. On má skutečně známou pasáž o tom, že příčinou hospodářské krize je morální bída. Já vám přečtu poslední větu té slavné pasáže z Tomáše Bati, která se dokonale týká toho, jaké recepty vy na tu morální bídu hledáte, jak to viděl ve skutečnosti Tomáš Baťa. Ta věta zní: Máte pravdu, je potřeba překonat krizi důvěry. Technickými zásahy ji však překonat nejde. Důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem. Nevím tedy, jestli byste si měli brát Tomáše Baťu jako toho, kdo zaštiťuje vaše technické řešení morálky českých podnikatelů. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane ministře, možná platíte daně jako fyzická osoba, možná platíte daně jako právnická osoba, ale já jsem se vás včera pokoušel interpelovat, kdy začnete jako ministr financí vybírat daně po hnutí ANO 2011, protože podle stanoviska Finanční správy byste měli být, strana, plátcem DPH. Děkuji za připomínku. Nyní pan kolega Plzák, také faktická poznámka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Je to tak asi, ne? Ale to jsem nechtěl říct. Tady se mluvilo o šikaně a mě pak napadl jeden dobrý příměr. Stacionární radar. Je to v obci, je to nějaká šikana?

Prosím, pane ministře, máte slovo.

Takže nemám žádnou firmu mimo Českou republiku, tady platím daně.

Vracíme se do rozpravy. Pan kolega Michal Kučera v řádné rozpravě.

Já bych chtěl tuto debatu trochu vrátit do těch faktických věcí.